Myslím si, že jsme za to nedostali vůbec nic. No a to letiště je certifikováno NATO, je to skvělé letiště.

A víte proč? Protože někdo, a spíš je to váš koaliční partner, by chtěl zbourat tu dráhu.

Takže já bych byl velice rád, pokud vláda neukáže jasný papír, že skutečně tam někdo bude investovat...

Můžeme si povídat o tom, co udělal Nexen v Žatci, jaký to mělo dopad na region, na naše živnostníky, na průmyslovky a tak dále.

Další věc. Já k té smlouvě a tomu, co tady vlastně přednášel pan Okamura, chci říct jenom to, že hnutí ANO nemá problém s referendem na tuto věc. Nemáme. Příspěvek na péči není problém.

Je to smlouva. Takže myslím, že je to jasné. Myslím, že to velké nebezpečí pro nás je ta ilegální migrace, a k tomu se dostanu až úplně nakonec. Další bod, který bych chtěl navrhnout, je nový bod a to je Vystoupení premiéra Petra Fialy na Evropské radě ohledně migračního paktu, a to jako první bod této schůze.

Nelze podporovat organizace, které se věnují pašování lidí, nelze podporovat ani teroristické organizace. Některé nevládní organizace byly takto odhalené.

Orbán tam vystoupil taky a říká, že migrace má řešení, ale to EU nechce realizovat. To je samozřejmě to řešení.

Takže pan premiér Fiala řekl: Uprchlické kvóty nejsou řešením, nefungují, nemohou.

Ale já myslím, že vy si vůbec neuvědomujete, co jste udělali, že to je vlastně ta pozvánka.

Říká, že chce na to celostátní referendum.

Chovanec odsouhlasil ty kvóty, a když se vrátil, tak jsme byli proti. My jsme tomu zamezili.

Nedovolili jsme tu legislativu nikým nevolenými komisaři. Nedovolili. A teď zkrátka je to problém.

Vypadlo z toho peklo euro, emise, spalovací motory, všechno jste pokazili.